Děkuji panu poslanci Hájkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura a pan poslanec Kalousek. Vy jste sice poslouchal, ale neporozuměl jste textu. Je mi to moc líto.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Rád bych zareagoval na tu výzvu pojďme to posunout do výborů a pojďme tam o tom diskutovat.

A společenské riziko tohoto postoje by nám mělo zabránit udělat s tím něco jiného než to shodit ze stolu. To byla zatím poslední faktická poznámka. Dále s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. To, že z tohoto místa se běžně lže, já si myslím, že na to jsme si všichni zvykli, že to je standard této Poslanecké sněmovny.